Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl také přijat. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo souhlasí, abychom potvrdili paní poslankyni Miladu Halíkovou ve funkci předsedkyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Výbor pro životní prostředí. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Zahraniční výbor.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také přijat. Posledním výborem je výbor zemědělský.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme potvrdili všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavujících schůzích výborů. Tento bod končím.